Děkuji.

Dobrý den. Proč tady ten návrh leží? No protože někdo je vyděšený, že byla velká úmrtnost z matematických testů, zatímco třeba mezinárodní testy PISA, tak jak tady několikrát bylo řečeno, dopadly slušně ne výborně, ale solidně. Všichni jsme dělali testy, tak víme, že tam můžeme dát deset chytáků, a zlikviduji celý ročník.

Čili jenom jsem chtěl zdůraznit, že to si myslím, že je ta pravá příčina.

Děkuji. Prosím. Děkuji za slovo. Budu stručný a budu nekonfliktní. Rozumím pánům kolegům z vysokých škol, nicméně já myslím, že tady zvítězil rozumný komplexní pohled Ministerstva školství.

Pokud tady tento systém není na to připravený, tak já si myslím, že je velmi zodpovědným přístupem právě to, co navrhuje Ministerstvo školství, potažmo i poslanecký návrh. Děkuji. A to byla v tuto chvíli poslední faktická poznámka, takže já prosím pana poslance Klause v obecné sloučené rozpravě.

A tady už s tím souhlasit nemohu, protože pane ministře, vy si musíte uvědomit, jestli je vaší rolí hájit vzdělanost, konkurenceschopnost České republiky, anebo jestli je vaší rolí honění se za pár hlasy sedmnáctiletých a osmnáctiletých mladých lidí.

A budu pokračovat.

A řešení?

Každý pak taky často tady kolegyně starostka hovoří o starostech, logicky, tak já budu hovořit jako ředitel školy. Ve chvíli, kdy začala státní maturita, tak já jsem na naší škole zavedl povinnou maturitu z matematiky ve školní části o řád těžší, než je ta státní.

A teď si dovolím ještě jeden hlavní argument.

Čili čtvrtina peněz, úsilí, učitelů, učebnic, naprosto všeho.